Děkuji, pane předsedo. Já se musím zastat našeho pana předsedy poslaneckého klubu Stanjury, protože to, co tady bylo řečeno, nebylo osobně vůči kolegovi Ondráčkovi, to byla jenom připomínka toho, jakým způsobem TOP 09 v minulém týdnu poukazovala na něco. Vůbec nehraje roli, že to řekl kolega Ondráček.

Já bych mu chtěla věřit, že je rozumná samospráva. Teď budu mluvit možná trošku sama proti sobě, ale nevím, jestli jste zaznamenali úžasný počin radních hlavního města Prahy pana Dolínka, paní Krnáčové jako primátorky, že by se vlastně v Praze měla zakazovat SUV.

Takže jenom trošku upozorňuji na to, že jistá ingerence, ať už tedy městské policie, či Policie ČR v některých úžasných nápadech samosprávy je rozhodně na místě, rozhodně v případě hlavního města Prahy, protože skutečně to, že je představa, že budeme někomu diktovat, jakým autem bude jezdit no, kolegyně a kolegové, kde to jsme?

Děkuji, to byla poslední faktická poznámka. Jsme stále v obecné rozpravě. Pokud ne, tak končím obecnou rozpravu. Pan zpravodaj?

Koneckonců jste slyšeli i z mých úst, bohužel ne z úst ministra vnitra, který musel odejít na Bezpečnostní radu státu, že i ta rychlost bude vyřešena na našem garančním výboru, což potvrdil pan předseda bezpečnostního výboru.

Já bych chtěl jenom říci, že policista, který zaznamená přestupek související s rychlostí, ten přestupek vyřeší a v rámci řešení přestupku, když toho řidiče má na místě, tak píše oznámení na místně příslušný úřad a tam jsou ty body přidány na vaši kartu řidiče, související s tím přestupkem. Pak se rychlost také řeší jiným způsobem. Teď jenom pro vaši informaci, abyste věděli, a vy to víte. Třeba tady v Praze se osloví majitel vozidla, a když není znám přímo přestupce, tak majitel dostává pokutu a úřad to řeší zase úplně jiným způsobem. Takže je několik řešení. Ale v každém případě na místě policista prosím vás opravdu body nebere. To je všechno a chci poděkovat za košatou rozpravu v této věci.

Obecnou rozpravu jsem ukončil a otevírám rozpravu podrobnou. Do ní mám dvě přihlášky. Prosím pana poslance Ondráčka a potom pana poslance Farského. Děkuji, pane předsedo, teď už krátce.

Děkuji. Prosím pana poslance Farského.

Tímto načítám pozměňovací návrh ke komplexním pozměňovacím návrhům ústavněprávního výboru a výboru pro bezpečnost k návrhu novely zákona o obecní policii, sněmovní tisk číslo 681.

Děkuji. Dále do podrobné rozpravy nikoho nevidím, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po podrobné rozpravě. Pan zpravodaj, pan ministr nikoliv. Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení tohoto tisku.